Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výboru k projednání? Není tomu tak, nebudeme tedy hlasovat o dalším výborech. Nezaznamenal jsem ani, že by v obecné rozpravě padly návrhy na zkrácení či prodloužení lhůty, čili jsme se vypořádali s tímto tiskem v prvém čtení a já končím projednávání bodu číslo 142. Děkuji navrhovateli i zpravodaji za jejich práci.

Takže ještě jedno hlasování. Ptám se, kdo je pro vyřazení? Kdo je proti?